Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 31/7. Nyní se tedy táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Má, tak prosím, pane ministře. A prosím, kolegyně a kolegové, opět o ztišení zejména v pravé, ale i v ostatních částech sálu. Děkuji. Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo.

Myslím si, že jsem už ve druhém čtení poměrně podrobně představil nejenom samotný návrh novely, ale také to, co bylo už načteno...

Paní předsedkyně, děkuji. To, co bylo načteno při jednání garančního výboru, a chci komentovat i další části toho návrhu. Dovolte mi, abych jenom řekl předtím, než okomentuji některé pozměňovací návrhy, speciálně tři důležité poznámky. Tou první je to, že jsem rád, že jsme se naším společným jednáním dobrali toho, že se o tomto zákoně může hlasovat ve třetím čtení. Jedná se, jak už jsem zmiňoval, o transpozici, kde jsme ve velkém zpoždění, a pokud se nám dnes podaří tento návrh zákona ve třetím čtení projednat a schválit, tak se řekl bych velmi vzdálíme od možnosti toho, že by bylo proti nám zahájeno řízení, které by obsahovalo nějaké finanční sankce. Druhá věc je ta, že a to platí při každém otevření autorského zákona na legislativní půdě že tento návrh vyvolal samozřejmě řadu reakcí od dotčených aktérů.

Řekněme, že vyvolal celou řadu dalších iniciativ, které se v tom nějak objevují a které budu následně komentovat.

Dovolte mi, abych nyní okomentoval čtyři pozměňovací návrhy, které se objevily ve druhém čtení, a přidal bych ještě jeden pozměňovací návrh, který už byl odsouhlasen garančním výborem, ale k němuž se teď rozvinula velká debata.